Závěrem ještě jednou děkuji za velkou shodu na zdravotním výboru a jsem rád, že Poslanecká sněmovna, jak to tak vypadá, snad bude kráčet rozumnou cestou, která podporuje očkování a přitom akceptuje obavy rodičů dětí, které mají očkování absolvovat. Děkuji. Svého stranického kolegu předběhne paní zpravodajka, která se přihlásila do rozpravy. Paní zpravodajko, hlásila jste se do rozpravy a jako zpravodajce vám tedy udělím přednostní právo. Máte slovo. Vážení přítomní členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, já jsem se jako zpravodajka Ani já vás neslyším. Takže kdo diskutuje jiné téma, tak zásadně v předsálí. Já jsem se jako zpravodajka, vážené kolegyně, vážení kolegové, přihlásila kvůli nezbytné legislativně technické úpravě, kterou je potřeba načíst teď, když je otevřená rozprava.

Z tohoto důvodu je potřeba přijmout potom legislativně technickou úpravu, která by zajistila, aby se při současném přijetí těch dvou pozměňovacích návrhů, C2 a E2, v rámci celého zákona používal jenom ten pojem kontraindikace. Takže já to načtu. Jde o to, že podle § 95 odst. 2 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny navrhuji následující legislativně technickou úpravu.

Děkuji paní zpravodajce a nyní pan poslanec Třešňák, řádně přihlášený do rozpravy.

Na začátku bych zde rád uvedl, že jako Piráti skutečně považujeme očkování za zásadní preventivní nástroj veřejného zdravotnictví, nicméně návrhy, které jsme buď předložili, nebo se k nim připojili napříč subjekty v Poslanecké sněmovně, vlastně ve velké míře odstraňují některé zásadní nelogičnosti a ve své podstatě jsou tak hlavně nyní, tak jak jsou v zákoně, trestem rodičů a dětí.

Zdůvodnění je jednoduché. Děti tráví v tom stejném, identickém kolektivu deset měsíců v roce, a pak by jim bylo zakázáno na jeden týden odjet na školu v přírodě. Jsem rád, že tento pozměňovací návrh získal podporu i výboru zdravotnictví, takže doufám, že je reálná šance, že projde i dnes ve třetím čtení. Dále zmíním pozměňovací návrh C3, kde navrhujeme zrušit povinnost dokladovat kompletní proočkovanost u soukromých mateřských škol a dětských skupin. Zde krátce. Jedná se víceméně o soukromoprávní vztah a svobodnou volbu v tomto vztahu, ačkoliv chápu, že to vzbuzuje ty největší kontroverze, nicméně je nutné si uvědomit, že opravdu některé dětské skupiny jsou malé kolektivy třeba čtyř pěti dětí.

Pokračujeme vystoupením pana poslance Kaňkovského.

My v tom jádru té transpoziční novely tuto novelu podporujeme. Pokud se týká pozměňovacích návrhů, tak jenom krátce.

Já jsem hluboce přesvědčen, že v současné složité epidemiologické situaci tím spíše by hlavní hygienik měl mít vzdělání lékaře, a to s příslušnou specializací.

Jsme přesvědčeni o tom, že ty epidemiologické výzvy, které dnes prožíváme, mohou být i do budoucna. To se netýká jenom koronaviru, to se může týkat dalších infekčních nákaz.

Tady se nic nemění. Nicméně určité pokrytectví, které máme v současném znění zákona, týkající se právě účasti dětí na zotavovacích akcích v některých předškolních zařízeních, považujeme spíše proti očkování, proti tomu, aby rodiče věřili a měli důvěru v to, že očkování funguje. Takže tady my podpoříme pozměňovací návrhy kolegy Třešňáka, Válka či Farského.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji panu poslanci Kaňkovskému. Děkuji za slovo, pane předsedající. Milé kolegyně, milí kolegové, jenom velmi krátce.

My podpoříme všechny pozměňovací návrhy s výjimkou D1, v souladu tedy s nedoporučením výboru pro zdravotnictví.